Poměr odhalených pozitivních lidí v průmyslu vůči provedeným testům přináší výsledek, který hovoří o ceně cirka 120 000 na jednoho pozitivního. Ale, pane premiére, ukončete nesmyslné testování dětí ve školách.

Děkuji předem za odpověď. Děkuji vám, pane poslanče. Vážený pane nepřítomný premiére, vyjádřil jste se, že se musíme připravit na to, že se budeme muset proti onemocnění COVID19 očkovat opakovaně.

Připraví se pan poslanec Radek Koten. Prosím, máte slovo. Dobrý den, dámy a pánové. Vítám vás u přímého přenosu.

A nejen nás jako poslance, ale i vás jako občany, protože nikomu nestojíte v době covidové krize ani za to, aby tady prostě přišli odpovídat na interpelace, které jsou velice často od vás a jsou to vaše dotazy.

A já bych chtěl vyzvat pana premiéra, aby zařadil na program jednání vlády jednání o této petici, která vyzývá k tomu, aby se vrátily děti do škol bez testů, bez podmínek, aby se konečně začala cílit ochrana na rizikovou skupinu, aby se rozvolňovala opatření a postupný návrat do země, s tím, že sám budu navrhovat projednání této petice na půdě Poslanecké sněmovny při nejbližší příležitosti změnit program. Děkuji i za dodržení času. Děkuji.

Dobrý den, dámy a pánové, vážený pane předsedající a vážený pane nepřítomný premiére. Dovolte mi, abych vyslovil několik dotazů na vás ohledně očkovacího plánu a zajištění vakcín pro očkování české populace, tedy těch lidí, kteří o něj stojí. Jak jistě víte, tak na západ od nás mnoho států odstupuje od očkování vakcínou AstraZeneca a my potřebujeme nějakou alternativu.

Já jsem tady minule interpeloval ohledně těchto dvou očkovacích látek a chtěl jsem se zeptat, jakým způsobem jste pokročil v jednání o použití tady těch vakcín.

Dokonce se nám tady rozmáhá očkovací turistika, tedy i čeští občané jezdí za očkováním do Srbska. Moje otázka tedy zní, jestli tento stav je pro vás přijatelný, nebo jestli s tím opravdu hodláte něco dělat a chcete se tedy zařadit mezi státy, kde očkování funguje, anebo jestli chceme být stále s očkováním na chvostu Evropy. Děkuji.

Nyní ovšem Nejvyšší kontrolní úřad zveřejnil výroční zprávu, ve které uvádí, že to vlastně není tak docela pravda. Podle této zprávy totiž téměř polovina nárůstu loňských výdajů státního rozpočtu s bojem proti pandemii vůbec nesouvisela. Ne snad, že by si o vás někdo chtěl myslet, že neříkáte pravdu, ale fakta jsou taková.

Ptám se na vysvětlení buď platí vládní rétorika, anebo zjištění NKÚ. Obojí totiž současně neobstojí. To není všechno.

Dále úřad kritizoval fakt, že od roku 2016 sice roste počet státních zaměstnanců, ale samotný výkon státní správy se nijak významně nezlepšuje. A povšiml jste se také toho, že vláda nedokázala jednat systematicky v cílení veřejných prostředků na rozvoj infrastruktury, na digitalizaci nebo sociální oblast? Pane premiére, pokud to máme chápat jako výsledek působení vaší vlády, je to dost neradostné, že? Jak je možné, že vláda, kde se pod vaším vedením vystřídalo už tolik ministrů, nebyla schopna se tak závažným nedostatkům vyhnout? Děkuji předem za písemnou odpověď.

Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, vážený pane premiére.